Děkuji, paní poslankyně. Máme ještě jednu. Faktickou? Přednostní.

Pak si myslím, že dáváme jasný signál do této země, že jsme tento problém vyřešili.

Jenom jsem to před závěrem tohoto hlasování chtěl říct a budu dělat všechno pro to, aby to takto, takto ve Sněmovně dopadlo. Děkuji, pane předsedo.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Návrh byl zamítnut. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nenavrhuje, v tom případě přistoupíme k hlasování.

Organizační výbor nenavrhl přikázat... Omlouvám se. Paní poslankyně Nováková.

Ano, stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Má někdo ještě nějaký jiný návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům? Nikdo nemá. V tom případě budeme hlasovat ještě návrh pana poslance Dufka, který navrhuje prodloužit lhůtu pro projednání o 60 dní. Zahajuji hlasování.